Vím, že to bylo součástí původního konceptu, původního vládního návrhu.

Děkuji. Nyní je na řadě faktická poznámka pana poslance Jana Čižinského. Prosím, máte slovo. Je to tady taková vlastně zajímavá situace, myslím systémově zajímavá situace, kdy pan kolega Kolovratník tady vlastně vystupuje jako ministr.

To je přesně to riziko, které tady nemáme v takovém zákoně podstoupit.

Děkuji. Pan poslanec Adam Kalous. Děkuji za slovo, pane předsedající.

A pokud ta kritika je, tak ji prosím směřujte na mě. Děkuji. Nyní vystoupí v rozpravě pan poslanec Pavel Šindelář. Připraví se pan poslanec Kopřiva. Máte slovo. Vážený pane předsedající, vážená paní ministryně, pane ministře, kolegyně, kolegové, stavební zákon je jeden z nejdůležitějších zákonů, který se bude zásadním způsobem dotýkat většiny občanů, fyzických a právnických osob jako stavebníků, samospráv jako hlavních garantů kvality prostředí pro život občanů i zaměstnavatelů, a zejména a v neposlední řadě státní správy jako správce významné infrastruktury, garanta řady chráněných hodnot a právního státu.

Zároveň jsem určeným zastupitelem.

Prokázal svou odolnost proti několika žalobám. Vytvořil podklad pro zpracování řady územních studií.

To ale návrh zákona žádným způsobem neřeší a míjí. Na tomto místě je nezbytné nebo nutné vyjádřit uznání velké řadě subjektů a institucí, které se v nestandardních časových podmínkách a s velkým nasazením podílely na připomínkování, tvorbě a v podstatě suplování činnosti Ministerstva pro místní rozvoj.

Tento pozměňovací návrh zákona jednoznačně vychází z návrhu zákona Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstvo se na něm významně podílí a připomínkuje jej.